Dovolte mi poslední větu.

Důvěru lidí jste ale už dávno ztratili a to byste si měli uvědomit. Děkuji vám. Přeji pěkný podvečer, kolegyně, kolegové. Nyní je přihlášen pan ministr Vlastimil Válek. Připravit se může pan předseda poslaneckého klubu Radim Fiala. A já v mezičase načtu omluvu, která došla. Omlouvá se paní ministryně Helena Langšádlová dnes mezi 18. a 20. hodinou z pracovních důvodů. Pane ministře, máte slovo.

Podávám tedy tento procedurální návrh, který je po dohodě všech poslaneckých klubů.

Prosím, přihlaste se opět svými identifikačními kartami.

Všichni ví... prosím? Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Děkuji a vracím vám slovo, pane ministře. Děkuji. Dovolte mi ještě jednu lehce neformální věc, proto si dovolím oslovení dámy a pánové, kolegyně a kolegové, přátelé. Petr Fiala je můj bývalý rektor.

A nyní, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych i já řekl pár slov k této schůzi a k tomu, co za devět měsíců udělalo Ministerstvo zdravotnictví a jaký je můj názor jako ministra zdravotnictví a vicepremiéra této vlády.

Je to vcelku logické. Strana má blízko k Rusku, má blízko ke Kremlu, nemá ráda Evropskou unii, a je vcelku jasné, proč tedy svolává tuto schůzi. Mrzí mě to v případě hnutí ANO, protože já před vás předstupuji během českého předsednictví Radě Evropské unie pouhých několik dnů před jednáním ministrů zdravotnictví Evropské unie, které mě čeká příští týden. Bude tam naprosto unikátní setkání ministrů zdravotnictví zemí Evropské unie a budeme se bavit o věcech důležitých pro všechny občany České republiky, tedy i pro nás, co tady sedíme.

Chápu, že toto je důležitější než Evropská unie.

A mrzí mě to o to více, že řady z vás si odborně i lidsky velmi vážím.